Začněme od těch biopaliv. Všichni to vědí, jak to bylo s biopalivem. Vy jste zapomněli na tenhle národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů?

Tak proč stále lžete?